Výše realizační ceny má být stanovena na základě rozpočtových nákladů.

Takže by to asi bylo fajn.

A v případě, že se na úpravě investor a ministerstvo dohodnou, je možné cenu upravit i bez toho, že by byla zjištěna její nepřiměřenost. Investor se tak opět dostává do pozoruhodně luxusní situace. V pravidlech stanovení realizační ceny návrh zákona používá velmi vágní pojmy, jako ekonomicky oprávněné náklady nebo přiměřený zisk. To může vyústit a pravděpodobně vyústí ve vleklé spory mezi státem a investorem. Vláda bude svým nařízením stanovovat nejvyšší přípustnou částku, kterou budou doplácet koneční zákazníci formou poplatků za síťové služby. Naproti tomu zákon o podporovaných zdrojích energie takovou maximální možnou částku obsahuje. Konstrukce návrhu je taková, že investor neponese prakticky žádné riziko.

Proč tomu tak je?

Pan zpravodaj při vystoupení na výboru uvedl, že návrh zákona úmyslně dává budoucí vládě, která bude o zakázce rozhodovat, velkou míru autonomie, protože detailně neřeší, do jaké míry ponese náklady státní rozpočet a do jaké míry finální spotřebitel. Ano, to je pravda.

Zejména když ta široce nastavená pravidla opravdu umožňují vznik situací, které budou velice komfortní pro investora, ale velice nekomfortní pro daňového poplatníka a spotřebitele. A ty zde ve Sněmovně máme hájit. Jsem si vědom, že je tu jakási dohoda mezi koalicí a částí opozice na tom, že tento zákon má dostat zelenou. Proto v podrobné rozpravě přednesu návrh na zamítnutí návrhu zákona. Vnímám to a vnímejte to prosím také tak, jako gesto, které má upozornit na ekonomickou nevýhodnost celé akce.

Děkuji. Pardon, paní poslankyně. Omlouvám se. Dobrý den.

Nevím, kde bral podklady.

Ty peníze jsou určené na výstavbu nového bloku a na asanaci starého.

Máte slovo. Rád bych zareagoval na předřečníka vaším prostřednictvím. Pokud by to bylo tak, jak říkáte, tak by ten návrh tady vůbec nebyl. Děkuji. Děkuji za slovo. No to je báječná zpráva, ČEZ si měl našetřit, takže po nás žádné peníze nebude chtít, stát si nebude muset půjčovat. Takže tolik úvodem. Tady padá takových otázek. Já vím, že část těch otázek není přímo k tomuto zákonu, a víme to všichni, kdo jsme vystupovali.

Takže to, o čem budu hovořit, není o tom, že bych byla proti jaderné energetice jako takové. A problémy, o kterých jsme nehovořili na tom vládním výboru; nemohli hovořit, protože tady dochází k úplně nové situaci.

To je nová situace. A v souvislosti s tím rozpočtem a schodkem rozpočtu v roce 2000 a plánovaným schodkem rozpočtu v roce 2001 už se pomalu dostáváme k jednomu bilionu.

A v tomto si myslím, kolegové a kolegyně, že je situace nová. Naše zadlužení se velmi dynamicky zvyšuje oproti situaci, kdy se o tomto modelu, i finančním modelu, začalo mluvit. Já se tohoto nechci zúčastnit.